Také děkuji. A než předám slovo dalšímu poslanci, dovolila bych si přečíst ještě omluvy.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážená paní ministryně, děkuji, že jste přišla si poslechnout osobně tuto interpelaci. Bez ohledu na naši politickou příslušnost, která je rozdílná, věřím, že se shodneme minimálně na tom, že program kotlíkových dotací, který jsme rozjeli v roce 2015, je velmi zdařilý program, který opravdu teď už více jak sto tisícům lidí přinese nebo přinesl nové ekologické a také levnější topení a přinesl i zlepšení kvality ovzduší v posledních letech, což je měřitelné. My jsme vlastně pro novou vládu připravili další vlnu těch kotlíkových dotací až za 14 miliard korun z různých operačních programů a dalších fondů. A především vy jste se před několika dny vyjádřila do médií, že Ministerstvo životního prostředí nechce dále podporovat plyn v kotlíkových dotacích, což je úplně zásadní otázka, protože samozřejmě plynové kotle tvoří významnou část kotlíkových dotací.

Paní ministryně, máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne, paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já vlastně děkuji za položení těchto otázek, jsou velmi významné a možná by nebyly položeny před měsícem.

Kotlíkové dotace tomu mimořádně pomáhají, a především pomáhají nízkopříjmovým domácnostem.

Deset let od roku 2012 občané mohli požádat. Teď je ta otázka jiná.

Ano, prosím, máte slovo, pane poslanče. Já bych chtěl určitě Ministerstvo životního prostředí i vládu požádat, aby to rozhodnutí bylo co nejdříve, protože je to opravdu v zájmu desítek tisíc domácností, které dneska jsou logicky znejistěny tím, co bude.

Takže ta záležitost se zásadně mění a je potřeba tohle rozhodnutí udělat, stejně tak jako je velmi důležité co nejdřív udělat rozhodnutí o případném posunu ze září.

Děkuji. Požádám paní ministryni životního prostředí o odpověď.

Děkuji, paní ministryně.